Ústní interpelace

Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Tak já děkuji za slovo, pane první místopředsedo. Než začnu se svou interpelací, tak bych vám ještě velmi rád pogratuloval ke zvolení za prvního místopředsedu Sněmovny a popřál vám mnoho úspěchů ve vaší nové funkci. Vážený pane premiére, velmi mě zajímají dopady kauzy ROP Severozápad, ve které byli mimo jiných obviněni i někteří vysoce postavení krajští představitelé ČSSD v Karlovarském kraji. Jen připomenu, že jde o kauzu ovlivňování evropských dotací v regionálním operačním programu Severozápad, kdy bylo sděleno 24 lidem obvinění a způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála 14 miliard korun.

A nejenom to. Můžete prosím vysvětlit, proč by trestně stíhaná osoba, která ohrožuje dobré jméno strany, neměla zároveň ohrožovat i dobré jméno města Chebu? Vyzvete vaše představitele k tomu, aby to neprodleně řešili? Děkuji za odpověď. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Děkuji. Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejsou to interpelace na předsedu sociální demokracie. Myslím si, že předmětem těchto interpelací by neměly být vnitrostranické záležitosti kterékoliv parlamentní strany.

To znamená, tyhle interpelace by se skutečně neměly týkat činnosti jednotlivých politických stran, ale měly by se týkat fungování vlády a činnosti vlády a činnosti předsedy vlády. V tomto kontextu, ačkoliv na to ten dotaz nebyl, tak jenom musím říci, že vláda žádným způsobem nezasahuje do vyšetřování, které se týká kauzy ROP Severozápad. Za druhé já, jako předseda vlády nemám informace o této kauze. Pokud jde o povahu jednotlivých obvinění, která pan poslanec zmiňoval, tak ta jsou známa zejména těm lidem, kterých se týkají. Je to věc policie, státního zastupitelství, pravděpodobně v budoucnu soudu, pokud se ty věci k soudu dostanou, a teprve soud bude moci rozhodnout o tom, jestli někdo spáchal, nebo nespáchal trestný čin. Takovýto výrok nemůže učinit předseda vlády a nikdo z členů vlády. Vláda prostě nezasahuje do trestního řízení v této věci a ani nemůže zasahovat podle zákonů ČR. Pokud jde o otázku samosprávy města Chebu, musím říci to samé. Je na zastupitelích města Chebu, kdo bude starostou města Chebu. Myslím, že skutečně není věcí předsedy vlády, aby komukoliv cokoliv doporučoval, koho má, nebo nemá zvolit ve městě Chebu za starostu. Já se hlásím k tomu, co jsem řekl. To je pozice, kterou dlouhodobě zastávám. Myslím si, že pokud je někdo obviněn z trestného činu, tak by měl zvážit své setrvání ve veřejné funkci. Ale je to jenom otázka rozhodnutí toho daného člověka. Je to rozhodnutí toho příslušného zastupitelstva. Já zde mohu tlumočit pouze svůj osobní názor, který je, pokud někdo je obviněn ze spáchání trestného činu, zastává v té době veřejnou funkci, tak by měl velmi seriózně zvážit, jestli by po dobu řešení této věci, šetření této věci, neměl takovouto veřejnou funkci opustit. Má. Takže prosím, pane poslanče. Tak já děkuji za tu odpověď.

Takže další interpelace pan poslanec Tomio Okamura, který byl vylosován na druhém místě, a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Vážený pane premiére, nedávno jsem se vás písemně ptal, kdy přijde na pořad jednání Sněmovny zákon o referendu, jehož přijetí si vaše vláda dala do programového prohlášení, a místo jasné odpovědi s pevným termínem jste mi napsal, jaký jste prý fanda demokracie a referenda. To mě na jedné straně na malý okamžik potěšilo, ale vašim slovům samozřejmě ani na vteřinu nevěřím, protože jste ani po dvaceti letech v politice nikdy nic takového nejen neprosadil, ale ani jste o skutečnou demokracii nikdy neusiloval. Důkazem je to, že jste vy a vaše vláda zamítli zde ve Sněmovně návrhy zákonů našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, o referendu o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a odmítl jste i náš zákon o přímé a hmotné odpovědnosti vrcholných politiků. Ale hlavně, prosím znovu o jasnou odpověď: Kdy dá konečně vaše koalice zákon o referendu na program Sněmovny? A kdy konečně dáte možnost projednat ve Sněmovně náš návrh zákona o zákazu výherních hracích automatů, který již dva roky schválně odsouváte? Stačí, když řeknete jen termín. Po dohodě s vaším přítelem panem Kalouskem jste dokázali bleskově zařadit na program legislativní a protiústavní zmetek, zákon o střetu zájmů, který má do budoucna maskovat největší zlodějny. Takže věřím, že pokud byste chtěli, tak bez problému dokážete na pořad jednání prosadit i zákon o referendu. A znova, pane premiére opakuji, stačí, když řeknete pouze termín. Žádné řeči kolem nejsou potřeba říct. Kdy dáte na pořad schůze zákon o referendu.